Děkuji. Pan poslanec Komárek a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

Pan poslanec Blažek a jeho faktická poznámka.

To není o změně zákona.

Pan poslanec Štětina a jeho faktická poznámka. Já nebudu vůbec hovořit dlouho, ale vážení kolegové a kolegyně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu skutečně věcný. Chtěl bych pokud možno od pana předsedy Blažka vysvětlit některé věci.